Prosím, pane poslanče. Ty mě moc nepotěšily.

My už jsme se o tom bavili, protože jsem zastupitel města, několikrát, a já říkám, pokud bude smysluplné využití, tak ano. Můj dotaz ještě zní jeden. Vy jste ve své odpovědi tehdy 11. února sdělil, že hlavním záměrem rekonstrukce má být vybudování muzea, že je to úkol Ministerstva kultury. To asi ano. Nicméně víme, jaký rozpočet má Ministerstvo kultury, a v současné době nemá ani na navýšení platů. Takže určitě jediná věc je domluvit se mezi sebou a trošku přesvědčit pana ministra financí.

Protože paní poslankyně Kovářová stáhla interpelaci, interpelace pana poslance Bendla bude dnes poslední.